Nechci se tady vyjadřovat ke všem. Nechci zdržovat. Byly tady některé dotazy.

Ale tam hrozilo poměrně akutní nebezpečí, že právě ten projekt nesplňoval to jedno kritérium, že nebyl na tom TENT, tak by snadno mohl být zpochybněn celý ten seznam. A v tu chvíli samozřejmě, samozřejmě by prostě... on se ten seznam nedá úplně zpochybnit, to nařízení, ale dalo by se zpochybnit v rámci stavebního povolení, v rámci stavebního řízení. A to je ten problém. Možnost napadnout ten proces tu byla vždycky, ať už v územním řízení, nebo ve stavebním řízení.

A teď mi řekněte, co s tím asi tak mám dělat? Jako ministr členského státu Evropské komise. A kolega z TOP 09 teď odchází, ale kolega Kučera je mnohdy hlásná trouba nevládních organizací v některých jiných věcech, tedy ekologických organizací, ale na druhé straně tyto ekologické nevládní organizace nám to taky hezky solí v Bruselu u DG Envi někdy, a částečně právem, částečně neprávem.

To je realita. Všichni ji známe!

K Petrovi Bendlovi.

Plavební stupeň... Tam jsou prostě jiné problémy. A bohužel to bylo zase tou připraveností staveb. A to bych rád zmínil. Kdyby státní správa taky nedělala celou řadu chyb v přípravě staveb, kterou potom samozřejmě ti stěžující si využívali velmi umně, tak bychom taky byli dál a ty stavby by byly dávno postavené a nemuseli jsme dneska řešit to, co řešíme.

Ale je to vždycky prostě o tom nastavení, protože... Pane kolego, není to pravda, není to pravda, že my jsme si na sebe ušili nějakou kombinaci nejhorších variant. Opravdu to není pravda. Slovensko přijalo novelu EIA naprosto liberální vůči všem organizacím. Tam to může žalovat každý, každá fyzická osoba. Prosím, my jsme kombinovali všechny modely rakouské, německé a další a snažili jsme se jít cestou toho nejlepšího. Naopak problémem je to, že to, co v tom Německu nebo Rakousku nebo jinde prostě funguje, tak tady je to bráno jako záminka se do toho nabourat. Ono to tady zaznělo. Každý by chtěl stavět dálnice, každý by chtěl průmyslové zóny, ale nedej bože, aby mi vedly za barákem. A teď jde o to, kde povedeme tu hranici, a ta hranice je podle mého názoru jednoznačná. Dejme veřejnosti právo se vyjádřit, ale jednou a dost. A to je cílem jednotného povolovacího řízení, tak jak je navrženo. Když se vám to nelíbí, někdo to posoudí, odvolá, máme tu možnost odvolání, rozhodne o tom soud. Tam směřujeme. A tam opravdu směřujeme. Takže jenom bych se bránil tomu, není pravda, že se nic neděje. Celá řada projektů prostě jede, jede úspěšně.

Děkuju vám. Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo. Je to faktická poznámka, nebo řádná přihláška? Faktická. Prosím, vaše dvě minuty. Ale kvůli tomu jsem se nepřihlásil.

Vy jste řekl: V pohodě. To je jenom poznámka. Sám si vyberte, co je pravda. Za druhé, vy tak autoritativně říkáte, jak bude rozhodovat Ministerstvo životního prostředí, abyste ve třetí větě řekl, že to je výkon státní správy. Vy na to máte nulový vliv jako ministr. Tak nám neslibujte něco, co nejste schopen zabezpečit.

A není nic hotovo, protože přenesený výkon státní správy tu stavbu zastavil. A to Slovensko. Vždycky posuzujme psanou a realitu.

A stavěli. Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Jestliže se nikdo další nehlásí do všeobecné rozpravy, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr má zájem. Prosím, pane ministře.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mám tady poznámku, zkusím krátce reagovat na to, co tady bylo řečeno. Budu se snažit být krátký.

Nicméně bych pár věcí buď dovysvětlil, nebo uvedl na pravou míru. Byl jsem vyzván panem předsedou Stanjurou, prostřednictvím pana předsedajícího, abych vysvětlil, co se tam děje, proč se tam děje.